A má pravdu ministr zemědělství, když říká, že je zbytečné si tady navzájem vyčítat, kdo z nás za to může, neboť my pácháme zlo v krajině určitě více jak sto let. Určitě jsou to staletí, určitě to nejsou desetiletí, protože v posledním desetiletí naopak můžeme říci, co všechno pozitivního za poslední desetiletí se v přírodě stalo, ale ono to vůbec nestačí a nebude to stačit.

A protože dneska má každý vlastník povinnost znovu vysázet, tak je nejenom potřeba se bavit o té skladbě, jak to tady správně říkal pan ministr, ale také o tom, jestli vůbec.

Za pár let poznáme, co všechno jsme tady stovky let opravdu páchali. Nemám na mysli jenom meliorace.

Nemám na mysli třeba ani fakt, že jsme zcela v dobrém podporovali vybudování kanalizací ve spoustě měst a obcí.

Stojí před námi velká výzva. Já jsem poslal panu ministrovi zemědělství nějaké návrhy na usnesení. Jsem rád, že část z nich je zapracována v tom usnesení, které tady pan ministr prezentoval.

Dovolil jsem si tady odhadnout termín aspoň do poloviny letošního roku, neboť spousta těch dat je známých. Pan ministr nakonec zapracoval do svého návrhu usnesení jenom analýzu výparu vod z lesní půdy.

Tam je výrazně vidět, jak rychle se ta situace mění, i ten rozdíl v množství vody, která spadne a která odteče.

Snad jsem řekl vše, co jsem chtěl. Aspoň pro tuto chvíli děkuji za pozornost.

Budou potřeba finanční prostředky, a nemalé.

Ty finanční prostředky se rozpadly postupně ve státním rozpočtu.